Můžeme tedy věřit, nebo také nemusíme, že vláda opravdu zavede povinnost pro všechny obory, tak jak byly navrženy. Příští vláda se tím však nemusí cítit nijak zavázána a může určit třeba jen jediný obor, nebo dokonce žádný. Pro druhou vlnu oborů není zákonem stanoven žádný termín a bude již na uvážení vlády, kdy a zda vůbec rozšíří tuto povinnost i pro ně.

Ministerstvo navíc počítá s trvalou výjimkou pro některé obory. Bohužel si uvažované obory nechává pro sebe a nám musí stačit, že tam mj. mají být obory vzdělání skupiny umění a užité umění. Znovu opakuji, naprosto nedostatečné, polovičaté řešení. Vážené kolegyně a kolegové, ve svém pozměňovacím návrhu vycházím ze stanovení jasného pravidla: Matematika je povinným maturitním předmětem. Jak dokládá samotná důvodová zpráva, většina žáků maturitních oborů je již dnes dostatečně připravována, aby mohli úspěšně maturovat z matematiky. Přesto by zavedení nové podoby maturitní zkoušky již od příštího roku bylo příliš přísné. Proto navrhuji jarní zkouškové období 2018, které poskytuje dva celé školní roky na přípravu. Neexistuje jediný rozumný důvod, proč by gymnazisté a studenti dalších tradičních maturitních oborů neměli zvládnout zkoušku ze tří předmětů, na které jsou již dnes plnohodnotně připravováni.

Velmi jsem přitom zvažoval možnost trvalé výjimky pro určité obory. Důvodová zpráva uvádí jako příklad skupinu oborů umění a užité umění kvůli jejich specifičnosti. Jakkoli s jejich odlišností mohu souhlasit, tak nejde přehlížet, že stejnou výjimku by mohl z obdobných důvodů své jedinečnosti požadovat v podstatě každý další netechnický obor. Nebo myslíte, že argumenty např. pro zdravotní sestřičky na sociální služby budou méně platné? Dámy a pánové, žádám vás proto o podporu svého pozměňovacího návrhu, který jasně stanoví maturitu ze tří předmětů českého jazyka, cizího jazyka a matematiky. Je to minimální základ, který české školství tolik potřebuje. Děkuji za pozornost. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já jenom v návaznosti na to, že se tady hovoří v diskusi o rámcových vzdělávacích programech, tak vám chci avizovat, aby to nebylo jenom z médií, že skutečně budu mít ambici, aby se do škol zavedla příprava obyvatel na krizové situace, dříve se to jmenovalo branná příprava, a rozhodně se budeme zabývat i věcmi, jako je rozšíření počtu hodin na školách, protože při porovnání se světem máme téměř nejnižší počet výukových hodin. Tyto výuky by se daly zařadit na odpoledne v době nepovinných předmětů, takže ta diskuse ještě bude. Rozhodně tedy v této chvíli nepředkládám pozměňovací návrh, nicméně vám říkám, že tuto ambici mám, a budu rád, když se někteří z vás, kteří o tu problematiku mají zájem, připojí a prostě budeme pracovat na této věci, která si myslím, že je velmi důležitá zvláště s ohledem na bezpečnostní situaci, které jsme vystaveni v podstatě dnes a budeme jí vystaveni i v budoucnu. Já děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Maxovou, připraví se paní poslankyně Hubáčková. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Musím tedy říct, že moje původní myšlenka byla, že bych rozšířila tyto spádové oblasti i o místo zaměstnání rodičů, nicméně po rozhovorech s odborníky a starosty obcí a měst jsme usoudili, že by to bylo hrozně administrativně náročné, skoro nerealizovatelné, a proto jsem od toho ustoupila a naopak jsem zpracovala pozměňovací návrh, který spádové oblasti vlastně v této novele zákona ruší. Co mě k tomu vedlo. Samozřejmě mě k tomu vedla především snaha neomezovat a zachovat úplnou svobodu volby rodičů při výběru mateřské školy pro svoje děti, protože já osobně sama mám zkušenosti s tímto. Já jsem nedávala své dítě do místa trvalého bydliště, umístila jsem si ho do mateřské školy blízko svého zaměstnání, samozřejmě z časových důvodů a s ohledem na kvalitu té mateřské školky. A je pravda, že musíme říci, že spádové obvody pro mateřské školky a základní školy není to samé, i když to ministerstvo samozřejmě nerado slyší. Rodiče předškoláků totiž volí mateřskou školu na základě zcela úplně jiných kritérií, než která zohledňují při výběru základní školy.

Naopak hlavní úlohu při volbě mateřské školy hraje u mnoho rodičů místo jejich zaměstnání, místo bydliště jejich prarodičů, neboť je to často důvod praktičtější, umístit dítě v mateřské škole, která se nachází v místě jejich pracoviště či prarodičů. Pro nemalou část rodičů je dále rozhodná např. velikost mateřské školy, otevírací doba, profesionalita personálu, doprovodné programy či celkové zaměření mateřské školy společně s jejím, samozřejmě, vzdělávacím programem, který nepochybně výrazně ovlivňuje rozvoj osobnosti dítěte. Musím říci, že dnes ráno jsem slyšela, že v podstatě jakoby beru přednostní právo rodičům na jejich mateřskou školu, a musím říci, že můj pozměňovací návrh samozřejmě ponechává ustanovení o přednostním přijímání čtyřletých, resp. tříletých dětí do mateřských škol, pouze z nich vypouští opravdu ty spádové oblasti pro mateřské školy. Tato předložená novela školského zákona nebere ohled na specifika sítí mateřských škol. Můj pozměňovací návrh si klade za cíl, aby byly i po zavedení povinného předškolního roku k předškolnímu vzdělávání v jakékoli mateřské škole přednostně přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtyř, resp. tří let věku, s účinností od 1. 9. 2018, a tedy nikoli aby tyto děti přednostně přijímala pouze jediná mateřská škola podle místa trvalého bydliště. Na nedokonalost úpravy zavedení školských obvodů a spádových mateřských škol lze nahlížet ze dvou úhlů pohledu, a to ze strany zákonných zástupců, především rodičů, kteří mateřskou školu pro své děti vybírají, a dále z pohledu obcí, jejichž úkolem má být zabezpečení vzniku školských obvodů, a tedy i spádových oblastí škol. V neposlední řadě bych nerada opominula i administrativní zátěž pro obce, která samozřejmě jim tímto dává mnoho dalších nových povinností s tím, že budou muset zřizovat další školské obvody. Včera jsme právě zrovna hovořili se zástupkyní Svazu měst a obcí, která se školství věnuje, a není to jen tak ledajaká paní, co se týká vlivu na Svaz měst a obcí, a ta nám v podstatě vysvětlila, že spádové oblasti a nárokovost je úplně špatně. Implementace ustanovení novely školského zákona o školských oborech a spádových mateřských školách může být v některých obcích dosti komplikovaná a nebude ji možno realizovat bez významnějších zásahů do struktury a organizace mateřských škol. Mateřské školy totiž nejsou na rozdíl od škol základních na zřízení spádových obvodů uzpůsobeny ani svou velikostí a ani polohou. Já bych jen chtěla, abychom si uvědomili, jestli chceme, aby města vytvářela fiktivně pouze jednu spádovou oblast, což samozřejmě jsou signály z těch větších měst, chceme, aby rodiče měnili trvalé bydliště svých dětí jen proto, že díky spádovosti budou mít nárok na místo právě pouze v místě trvalého bydliště, i když nechtějí dát dítě práv do té mateřské školy, kde oni mají trvalé bydliště, a proto nahlásí své dítě do jiného trvalého bydliště.